Děkuji. A vracíme se zpátky do rozpravy.

Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, skutečně se vyjádřím velice stručně ke dvěma oblastem pozměňovacích návrhů.

A znovu zde tedy zdůrazním to, co řekl kolega Vymazal.

Naopak cílem pozměňovacího návrhu v proceduře označeného B36 je vrátit prostředky na dostatečnou úroveň tak, aby mohla být zajištěna nezbytná péče v rámci programu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky, a tím pádem nerostla ani rizika pro všechny obyvatele České republiky. Proto vás ještě jednou žádám o podporu tohoto návrhu. Tou druhou oblastí je kultura.

Přitom česká kultura je i součástí ekonomiky, je jejím vývozním artiklem, ale především má být i nedílnou součástí společenského života v regionech.

Tímto tedy děkuji vám všem, kteří podpoříte i tyto pozměňovací návrhy. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Druhý pak se týká přesunu 10 mil. z příspěvku pro mezinárodní organizace na hospodaření obcí na území národních parků.

Této položky se netýká žádný pozměňovací návrh bohužel, ani ten můj.

Znamená to hodně.